Pokud byste tak učinili, tak na tuto podle mého soudu naprosto nelogickou a nesouvisející podmínku pana prezidenta můžete odpovědět slušně a důrazně ne, nesplníme vám tuto podmínku. A tento návrh zákona, se kterým se nejste schopni ztotožnit v této podobě, jak jej předkládáte, můžete stáhnout, připravit novou, lepší verzi hned od samého začátku a můžete předložit takovou variantu, se kterou se tady bude alespoň moci vládní většina ztotožnit. Dnes toho schopni nejste. A nutno podotknout, že na tom vydělají úplně všichni. Občané získají vládu, o kterou si ve volbách řekli. Sociální demokracie bude mít svého premiéra. Pan prezident nebude mít prostor vymýšlet si nesouvisející podmínky, anebo ty podmínky budou tak hloupé, jako jsou například ty jahody, a bude moci konečně naplnit ústavní povinnost, před kterou dnes stojí, a to je jmenovat vládu většiny tohoto parlamentu. Malou poznámečku k produktivitě práce, která tady dneska zazněla. Myslím si, že velice úzce to souvisí s tím, že právě předkládáte zákon, se kterým se ani vy sami nejste schopni ztotožnit. Ty dva zákony, které jste, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, citoval, pokud se nemýlím, z německého parlamentu, byla pravděpodobně předloženy v takové variantě, že tam nikdo nevystupoval z vládní většiny a neříkal: My to ale musíme totálně přepracovat. To asi v tomto případě nebylo. Vážené kolegyně a kolegové z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedajícího, dovolte mi, abych se tímto k vám obrátil. Slíbili jste opakovaně, že nebudete lhát a krást. Já vám to věřím. Nemám důvod vám to nevěřit.

Prosím, tak buďte alespoň féroví. Když už nemůžete být úplně pravdiví, buďte féroví. Tak prostě souhrnně přiznejte, že jste tady kvůli této podmínce dneska, že jste kvůli tomu svolali mimořádnou schůzi.

Za tu produktivitu práce, která tady dneska je, vážení kolegové a kolegyně z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedajícího, si můžete úplně sami. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já to jenom v rychlosti opět do několika sekund dopřesním.

Děkuji. A jsme zpátky u jednacího řádu, který jsme probírali včera. Nicméně teď je řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády v demisi, vážené kolegyně a kolegové, i já jsem tady nováček a nebudu vás dlouho zdržovat, protože chci jenom pár postřehů. Nevím, jestli služební zákon je důležitý, nebo nedůležitý.

Pokud se na tom shodneme, že služební zákon ano, tak samozřejmě rádi se na tom budeme podílet i my z TOP 09 a Starostové.

Neříkám, že lhali, ale nemluvili pravdu.

Oceňuji pana Bělobrádka i pana Martina Komárka, že otevřeně řekli, z jakých důvodů to je. A mám obavy, velké obavy, i když neznám až tak dalece vysokou politiku, setkávám se s tím poprvé, že nová vláda pod novým premiérem bude velice slabá, když si už nechá diktovat od pana prezidenta podmínky, za jakých bude jmenována nebo nebude jmenována vláda. To jenom tady takovou informaci.

Souhlasím s tím, že některé ryby díky skartování osobních spisů asi utekly z toho seznamu, ale myslím si, že lustrační zákon je i takovou úctou ke všem těm, kteří za minulého režimu zemřeli, byli mučeni, týráni a perzekvováni. A poslední dvě jenom informace, které se už netýkají toho: Moc vás prosím, milí kolegové, asi jste si všimli, že ve foyer jsou odpadkové koše na třídění odpadu.

Děkuji panu poslanci a paní poslancové přejeme také vše nejlepší. Další řádně přihlášený je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem tady taky nováček stejně jako můj předchozí kolega, ale mám jistou zkušenost ze dřív, ze Senátu. Tam vystupoval tehdy za Topolánkovu vládu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který sliboval, že ještě Topolánkova vláda připraví nový služební zákon, a tímto odůvodňoval další odkládání účinnosti toho zákona, který je dodnes platný, nicméně nikoli účinný.